Ano.

Prosím.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych nechtěl tak jako včera zařazovat a vyřazovat nějaký bod, ale opět bych poprosil o přesunutí, resp. posunutí několika bodů. Jsou to body z bloku druhých čtení. Všechno jsou to body pana ministra vnitra, resp. Ministerstva vnitra.

Hezký den, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se na vás opětovně, již podruhé, obrátil s prosbou o zařazení sněmovního tisku číslo 918, což je dočasné daňové zvýhodnění soukromého dárcovství.

Je to sice krátká novela, nicméně pokud bychom propustili tento návrh do dalšího čtení, jistě bychom pomohli podle mého názoru stovkám organizací, které se skutečně nacházejí ve velice složité situaci.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhnu poměrně jednoduchou změnu pořadu.

Skutečně považuji tu normu, která řeší otázku pedagogických pracovníků, za výrazně podstatnější v tuto chvíli. Tento zákon tohle aspoň zčásti řeší. Je to vládní návrh zákona. Děkuji za podporu. Mám to poznamenáno. Nikoho dalšího nevidím. Takže dnes má narozeniny naše kolegyně paní poslankyně Margita Balaštíková. Přeji všechno nejlepší.

Půjdeme hlasovat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 28, přihlášeno 96 poslanců, pro 42, proti 3. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 31, přihlášeno 97 poslanců, pro 96.